Zajímavá byla formulace pana Cikrta, že ho tady beru do úst zde na plénu, který ve Zdravotnických listech nebo nějakých takových novinách napsal, velmi podrobně popsal celou mou argumentaci a mou řeč v Poslanecké sněmovně při druhém čtení tohoto zákona, což mě potěšilo, a citoval tam také, nebo říkal tam, že upozorňuje, že pozměňovací návrh poslankyně Chalánkové je velmi nebezpečný. A velmi nebezpečný je proto, že společnost se začíná obracet ke konzervativním hodnotám, a nebezpečí spočívá v tom, že by tento návrh mohl být přijat. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych předně chtěl požádat, aby v rámci legislativně technických změn bylo hlasováno, že moje pozměňovací návrhy budou pozměňovacími návrhy k pozměňovacímu návrhu A1, protože původně byly podány k původnímu tisku, a pokud by zůstaly hlasovány, tak se stanou nehlasovatelnými potom, co by prošel A1, ale vzájemně se nevylučují. Takže tady bych chtěl požádat, aby se z nich staly pozměňovací návrhy ideálně B1, B2, B3 k pozměňovacímu tisku A1.

První se týká odpovědnosti za nežádoucí účinky očkování. Já bych ho nepodával, pokud by Ministerstvo zdravotnictví splnilo své sliby.

Dne 23. června roku 2016 na této pracovní skupině zástupce Ministerstva zdravotnictví přislíbil, že předloží řešení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování do konce listopadu roku 2016.

V podstatě převrací důkazní povinnost.

Těch případů, kdy jsou už dnes nějakým způsobem v různé intenzitě samozřejmě nežádoucí účinky zachyceny, těch případů jenom v loňském roce bylo více jak 1 100. Určitě ne všechny z nich by byly ty, za které by přicházelo odškodnění, ale zároveň není možné nad nimi jenom mávnout rukou a říkat: opět jsme nestihli. Ale já bohužel od Ministerstva zdravotnictví opakovaně slyším, jak to nejde, co je špatně na návrzích, ale myslím, že od Ministerstva zdravotnictví a vlády očekáváme, že budou říkat, jak problémy budou řešit, a ne že budou říkat, že to nedokážou vyřešit. Proto mi nezbylo než ten návrh podat. A pořád si myslím, že ten návrh i po proběhlých diskusích je validní, funkční, a žádám vás o jeho podporu.

Já jsem tady v roli jak pořadatele tábora, tak rodiče, a i jak jsem to debatoval s Českou radou dětí a mládeže a dalšími, tak by toto hodně ulehčilo. Ten třetí pozměňovací návrh, a tady děkuji zdravotnímu výboru, že se vyjádřil kladně k tomuto návrhu, protože myslím, že i kdyby prošel z těchto tří, byť bych byl rád, kdyby se podařilo prosadit všechny tři, tak i kdyby prošel jen tento jeden, bude to znamenat, že nějakých 200 tisíc rodičů, 200 tisíc dětí ročně nebude muset navštívit praktického lékaře pro toto potvrzení, protože bude nově platit dva roky, pokud se nezmění zdravotní stav. Ušetříme tím administrativu, ušetříme tím dovolenou, ušetříme tím hotové výdaje a myslím si, že i tak to stojí za to. Takže děkuji zdravotnímu výboru, že alespoň v tomto pozměňovacím návrhu se vyjádřil pozitivně. Rád bych požádal o zvážení ještě té odpovědnosti, protože to je dluh, který tento stát ke svým občanům má. Děkuji panu poslanci Farskému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.